Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně? A ani paní zpravodajky. Děkuji. K tomuto návrhu zákona nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, navrhuji tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.